Proto vás žádám, abyste tu debatu umožnili, abychom společně, jak rádi říkají členové vlády, na jedné lodi dotvořili ten návrh zákona tak, aby byl funkční a byl přijat poměrně rychle, aby skutečně pomohl dřív, než ty živnosti a firmy budou zavřené. Protože to je skoro vždy nevratný proces. A není tak jednoduché znovu zakládat firmu a znovu zakládat svoji živnost.

A takhle budeme pokračovat. Jsme si vědomi, že jsme v menšině. Proto nabízím debatu a případnou úpravu parametrů jednotlivých návrhů zákona. Tolik k odškodnění. Jsem jeden z těch, kteří ten návrh zákona podepsali. Mnohé kolegyně a mnozí kolegové ho popsali. Já nebudu opakovat argumenty. Jenom se zkuste zamyslet, jaká by byla volební účast, kdyby například pro občany z českých krajů volební místnost byla v Brně a v Ostravě a pro občany Jihomoravského, Moravskoslezského kraje by volební místnost byla v Praze.

to podpořil. Ale pokud ten návrh smeteme ze stolu, tak už to nestihneme.

Podle mě ale nezazněl hlavní důvod, politický důvod.

Oni tam nemají voliče, nebo se obávají výsledků zahraničí.

Takže nebojte se toho výsledku. Nebojte se našich občanů, kteří pracují, studují nebo dočasně žijí v zahraničí. A možná ocení, a já vím, že mnozí ocení, pokud byste spolu s námi jim umožnili volit jednodušším způsobem, protože oni mohou volit, jenom to mají příliš komplikované.

A na průběhu projednávání chci říct, že tady se ukazuje, že je možná komunikace mezi vládou a opozicí a je možné najít shodu.